Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, kde mám přihlášeného pana poslance Milana Brázdila, ale s přednostním právem se hlásí ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já jsem opakovaně řekl, že ten systém má jisté zpoždění, že skutečně nebyl připraven tak, jak bych já třeba předpokládal, nebo asi pravděpodobně odborná i laická veřejnost, že ne všichni v tom systému jsou zaregistrováni.

To znamená, ten systém funguje.

Prostě katastrofické scénáře, které se zcela zjevně nenaplnily. A to bych tady chtěl říci.

Tak to není a vidíme to skutečně na těch datech. To jsou ta tvrdá data.

To si myslím, že je to řešení pro nás jako pro Ministerstvo zdravotnictví, potažmo pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, abychom udělali to, co máme udělat, a s tím souhlasím, skutečně ten systém vylepšili, abychom do něj implementovali ten tzv. lékový záznam, k čemuž je opět třeba změnit zákon o léčivech. Ale my jsme na to připraveni, máme v legislativním plánu, že v květnu by ten zákon měl jít do vlády, takže jsme na tom začali skutečně intenzivně pracovat.

A ta data tam budou pouze ve chvíli, pokud ten systém bude povinný. To znamená, skutečně budou všichni lékaři do toho lékového záznamu přispívat a bude to tak tím pádem mít smysl pro pacienty a samozřejmě i pro lékaře, protože tím pádem lékař bude mít přehled a nemůže se stát, že předepíše lék, který prostě pro toho pacienta může být poškozující.

Takže lékař vlastně dneska neví, když předepíše určitý lék pacientovi, jestli pacient si skutečně ten lék vyzvedl a jestli je to ten lék, který lékař předepsal. To neví. Pak je tam další otázka, to, že skutečně u nás máme velké množství chronicky nemocných pacientů, kteří v zásadě jsou nevyléčitelní, jsou pouze léčitelní, to znamená, jsou jim pravidelně předepisovány určité léky na jejich nemoc, a pacienti praxe tak funguje prostě chodí pravidelně k lékaři pouze a jenom za účelem předepsáni léku.

Tak to prostě není.